To je třeba si uvědomit. Paní ministryně si vlastně položila řečnickou otázku, co by se stalo, kdyby byly schváleny pozměňovací návrhy v Senátu.